Je pravda, že na nás, na nezařazených poslancích, neleží tíha vládní politiky, neleží na nás ani tíha stranické politiky.

Já bych poprosil pana Okamuru, aby mě nerušil. Děkuji.

My jsme dnes před tou tiskovou konferencí spolu diskutovali. Mám tady pár údajů z Ústavu zdravotnických informací a služeb, jehož činnost pan Beran velmi chválil.

To vychází na 2 % zbývajících pod 55 let, kteří bohužel také na tento zákeřný virus doplatili cenou nejvyšší. Vyplývá z toho, že plošná opatření, tak jak je zavádí tato vláda v rámci toho nouzového stavu, nejenže nefungují v Německu, nefungují v Rakousku, nefungují ve Francii, nefungovaly ve Spojených státech, ale nefungují ani u nás, protože systém utáhnout, povolit, utáhnout, povolit vede jenom k postupnému promořování a nevede k tomu, že by ten virus vymizel.